Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dobrý podvečer, pane předsedající, pane ministře. Vážené kolegyně, kolegové, já ve zpravodajské zprávě budu velice stručný a řeknu toliko, že cílem návrhu je zákaz chovu a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin.

To je moje zpravodajská zpráva. Více k tomu rozvedu v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím.

Připraví se pan kolega Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážené dámy, vážení pánové.

Tak jak se opakují dějiny, tak i tento zákon přichází opět na pořad Poslanecké sněmovny. Jistě si mnozí z vás vzpomínají, že podobné snahy tu už byly v minulém volebním období a rozdělily Poslaneckou sněmovnu na ochranáře a neochranáře.

Politik, který má zodpovědně hovořit o dané problematice, se musí sám přesvědčit, jaká je skutečnost. Proto jsem navštívil tři chovatele bez předchozího ohlášení. Mohu konstatovat, že jsem viděl v klecích, které předepisuje Evropská unie, pravý opak zveřejněných obrázků.

Naopak, žádali mě pouze o naprostou anonymitu ze strachu před dalšími útoky aktivistů.

Navrhoval bych jít spíše cestou osvěty, vysvětlování nadbytečné potřeby těchto chovů, nikoliv však striktním zákazem.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Miloši Babišovi. Nyní mám jednu faktickou poznámku a jedno přednostní právo.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom velice stručně. Dovolte mi opravdu jenom velmi volně navázat na svého předřečníka, pana poslance Babiše z hnutí ANO, jenom faktickou poznámkou.

Víme, že podnikání je činnost za účelem zisku.

A týrání nesmí být povoleno podle mého názoru k tomu, aby generovalo zisk.